Budeme pokračovat. Úplného konsenzu jsme nedosáhli, nicméně většinově mě předsedové přesvědčili, aby byla dodržena přednostní práva. Takže stanovisko klubu by bylo předneseno poté, co promluví s přednostním právem pan předseda Chvojka, pan předseda Bělobrádek, pan předseda Farský, pan předseda Kalousek, pan předseda Stanjura, pan předseda Filip a poté stanovisko klubu KSČM, které přednese z pověření klubu poslanec Zdeněk Ondráček.

Děkuju za slovo, pane předsedo.

Je to přesně tak, jak říkali. My jsme někdy na přelomu listopadu prosince jednali, byla na tom generální dohoda o obsazení všech těch různých komisí, které zde máme, a všech těch různých výborů, které zde máme. V podstatě jsme se domluvili opravdu na všem opravdu na všem až na jednu jedinou zásadní základní věc a to je právě to, kdo má právo na to, aby měl post předsedy komise pro kontrolu GIBS. A měli jsme kvalitního nominanta. A komunisté ho měli taky. Já jsem se snažil o to, a upozorňoval jsem tehdy na přelomu listopadu a prosince na to, že za prvé, když toto připadne komunistům, tak to není úplně šťastné, a za druhé, že když to připadne komunistům a ještě k tomu bude předsedat pan kolega Ondráček, že to není vůbec šťastné a že to ani není mediálně šťastné a že se to prostě obrátí proti těm, kteří s tím návrhem přišli.

A já jsem to už tehdy považoval za chybu a věděl jsem, že se jim to vrátí.

Připraví se pan předseda Farský. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové první věc. Ocenil bych, že se prostřednictvím pana předsedy Faltýnka hnutí ANO přihlásilo k našemu návrhu, aby to odvolání bylo veřejné. Druhá věc.

A chtěl bych poděkovat všem těm, kteří zorganizovali a kteří se zúčastnili těch protestů a toho tlaku, který tady byl.